My máme za to, že jednorázové příjmy mají sloužit na jednorázové výdaje. Pokud tady máme především z doby minulého režimu značné ekologické škody, které potřebují sanovat, a máme zdroj příjmů, jak sanaci těchto škod financovat, tak bychom na něj neměli sahat, neměli bychom z něj dělat běžný příjem státního rozpočtu, který se utratí v provozních výdajích, ale měli bychom je skutečně využít na to, abychom ty ekologické škody sanovali, odstranili, abychom zlepšili životní prostředí především v těch oblastech naší země, které jsou nejvíce poškozené těžkým průmyslem, jako je Ostravsko, jako jsou severní Čechy. A tam bychom ty peníze měli využít a neměli bychom je utratit na provoz státního aparátu. Fakticky pan předseda Kalousek.

Prosím fakticky.

Já jsem navrhoval zamítnutí v prvním čtení.

Děkuju za slovo.

Děkuji. To byla sice faktická, ale poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě.

Děkuji, pane předsedající. Jenom bych závěrem reagovala na některá fakta a řekla pár čísel. Velmi stručně. Máme velmi zdravé veřejné finance. Čtvrtý nejnižší dluh v rámci Evropské unie.

To říkám pořád dokola a pořád dokola to říkat budu. Prosila bych, aby se nespojovaly zvláštní účty privatizace s důchody, ale s privatizací. A opakuji, že účty nejsou míněné jako rezerva.

To znamená žádné slevy na jízdném.

Máme velmi zdravé veřejné finance.

A tam prostě dojde k poměrně významnému strukturálnímu problému, na který si zaděláváme dnes.

Je to typická rozpočtová neodpovědnost. Netýká se to samozřejmě jenom privatizačního účtu.

Já chci říct vlastně něco podobného, co říkal pan předřečník. Říct o našich veřejných financích, že jsou zdravé, prostě není možné. To, že vykazujeme drobné přebytky v době, kdy ekonomika roste skutečně nadprůměrnými tempy, na které Česká republika nebyla léta zvyklá, to je normální stav, to je normální záležitost.

Naše veřejné finance nejsou zdravé.

Ale naše veřejné finance nejsou v žádném případě zdravé.

To je celé. Ale nelžeme si do kapsy. Naše veřejné finance v žádném případě zdravé nejsou.

Děkuji za slovo.

Takže logicky asi zákonodárce zamýšlel, aby ty peníze sloužily jako rezerva.